2. Nic mi tedy nebrání tento bod otevřít a případné přerušení, nebo jak dále naložíme s tímto bodem, s tím se vypořádáme v rámci tohoto bodu. Já tedy tento bod otevírám.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení stručně uvedla návrh novely daňového řádu a některých dalších zákonů, kterou se do právního řádu České republiky transponuje tzv. směrnice DAC 5 neboli novela evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní.

Podle směrnice DAC 5 mají být tyto údaje správcem daně využity v rámci výměny informací při mezinárodní spolupráci při správě daní. Předložený návrh zákona kromě toho předpokládá získávání a využití těchto údajů též v rámci tuzemské správy daní. Důvodem je snaha nečinit v otázce přístupu k informacím potřebným pro zamezení daňovým únikům rozdílu mezi tuzemským a zahraničním správcem daně.

S ohledem na překročení transpoziční lhůty směrnice DAC 5, zejména v důsledku časového zdržení vyvolaného volbami do Poslanecké sněmovny v loňském roce, je navržena účinnost zákona dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru.

Vážení kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Já jako zpravodaj se k tomu už nebudu nějak zásadně vyjadřovat. Myslím, že podstatu celé věci vysvětlila paní ministryně.

Děkuji. Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Děkuji.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Výborný a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor se tímto bodem zabýval na dvou svých jednáních, 14. února, a jak už tady řekl předseda ústavněprávního výboru kolega Marek Benda, dnes od 13 hodin. Ten bod jsme 14. února přerušili právě proto, že na tomto jednání byly předneseny pozměňovací návrhy, konkrétně pozměňovací návrh kolegy Marka Bendy a pozměňovací návrh paní kolegyně Válkové, který ale členové ústavněprávního výboru dostali de facto na stůl ten den, toho 14. února.

Šedesát minut jsme se v intenzivní rozpravě bodem zabývali, přijali jsme k němu usnesení, které v tuto chvíli legislativa zpracovává.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Kalousek.

Tak prosím. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se snažil vystoupit mezi body s procedurálním návrhem. Pan předseda mi slíbil, že návrh přeruší ze svého rozhodnutí.

Myslím, že celá řada kolegů ještě k tomu bude chtít připravovat případné nějaké další změny.